Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji panu poslanci Šarapatkovi. Pokračujeme v rozpravě.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené koaliční poslankyně a poslanci, já bych vás zcela vážně vyzval, abyste přestali obstruovat vládní koaliční návrhy. Včera spadla pod stůl celá řada zákonů, nejen zákony Ministerstva financí, ale také kariérní řád a další věci. Dnes je 10 hodin 40 minut, je tady celá řada zákonů, které jsou podstatně, podstatně důležitější pro většinu občanů této země, a tato Sněmovna už ve svém funkčním období má zatraceně málo času. Takže bych vás rád vyzval k tomu, abyste respektovali to, co je důležité pro většinu občanů, a ne zbytečně obstruovali. Když se podívám na seznam vystupujících, jsou to samí koaliční poslanci.

Děkuji za slovo.

Pan ministře, víte, tato Sněmovna neobstruuje jenom koaliční zákony. Bohužel obstruuje i zákony, které navrhuje opozice. A pane poslanče Pilný, to je vaše chyba, vaší koalice, vašeho hnutí, ČSSD a lidovců, že jsme nebyli schopni ne že je schválit, ale my je jsme nebyli schopni ani projednat. Je to vaše ostuda a vaše hanba! Další faktické poznámky máme pana poslance Gabala, Blažka a Bendu.

A my se tady bavíme o novele Ústavy, to znamená základního dokumentu tohoto státu, podle kterého fungují úplně všechny ty úřady.

No samozřejmě že má.

Žádný člověk si nemůže být jist svým životem, majetkem ani svobodou, dokud parlament zasedá.

Jmenujte mi, pane ministře, aspoň jeden jediný z nich, který má nějaký pozitivní dopad na občany, a kde se něco stane, kdyby nebyl přijat. Já jsem tam žádný takový nenašel. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

To vystihuje celkem dost a jsou to jisté tradice, ke kterým bychom se měli obracet. Pak vám přečtu článek 3 alianční smlouvy NATO. Ten říká: Aby bylo co nejúčinněji dosaženo cílů této smlouvy, budou smluvní strany jednotlivě i společně stálou a účinnou svépomocí to slovo svépomocí je důležité a vzájemnou výpomocí udržovat a rozvíjet svoji individuální opět zdůrazňuji slovo individuální i kolektivní schopnost odolat ozbrojenému útoku.

Takže to jenom k tomu, jak se máme starat o vlastní i kolektivní obranu.

V této chvíli jsem si jist, že ji podpořím, a vyzývám k tomu všechny poslance této Sněmovny. Vynaložil jsem dost velké úsilí na to, abych se seznámil s názory jak pro, tak proti, seznámil se s názory komunity držitelů zbraní České republiky, a nejsem pod žádným tlakem, jestli mě podpoří, nepodpoří. Nebudu se chovat tak, jako když jsme byli pod tlakem u Rekonstrukce státu. Dospěl jsem k tomu proto, protože argumenty, které jsou pro přijetí novely, jsou natolik závažné a silné, že nemám s tím nejmenší problém, co se týká mého svědomí. Tady se bavíme o tom, jestli je to nějaký symbol. Ano, je to symbol. Stejné signály nebo symboly budou další. Symbolika je i v odmítnutí neprojednání bezpečnostním výborem předložené antidiskriminační směrnice Evropské unie. Symbolika je v uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele. Symbolika je i v uznání genocidy arménského lidu ze strany Osmanské říše. A čím dříve si Evropská unie a pánové v Evropském parlamentu a Evropské komisi uvědomí, že takto rozhodně Evropskou unii nesjednotí, tím lépe pro nás pro všechny. Tady bylo řečeno, že náš zákon o zbraních je nejlepší na světě. Je s podivem, že Evropská unie to zcela programově nevzala v úvahu. A nejenom nevzala v úvahu, ale totálně ignorovala, protože to svědčí o tom, že osazenstvo Evropského parlamentu je, co se týká bezpečnostní a obranné problematiky, naprosto nekompetentní. Takže pokud nás chce někdo z Evropské unie poučovat, měl by si zamést nejdříve před vlastním prahem a opatřit si skutečné odborníky na věci, které se týkají bezpečnosti evropských občanů. Je pravdou to, co tady bylo řečeno, že z celkového počtu 600 milionů obyvatel Evropské unie to vypadá, že 590 milionům obyvatel je to jedno.

V celé Evropské unii nikdo neprovádí přípravu obyvatel na krizové situace, brannou výchovu a další a další věci. A my tady mluvíme o tom, že se chceme bránit nějakému potenciálnímu nepříteli?